Takže to jenom tak na okraj, když jste tady celé dva dny mluvili o tom, co by naše vláda, potažmo vládní strany měly dělat. Je to na vás na všech. Na nás na všech. A je to o tom jenom, jestli chcete diskutovat.